Já jsem přesvědčen o tom, že navzdory tomu, že budou volby, že bude trvat nějakou dobu, než se povolební situace ustálí natolik, že bude třeba možné vyslovit důvěru nové vládě, že nová vláda bude mít nějaký čas na to, aby si zvykla ve svých funkcích, v křeslech, ale také v povinnostech a úkolech, takže dosavadní vláda až do toho okamžiku bude mimo jiné velmi intenzivně pracovat na toto tématu. Z toho projevu pana ministra zemědělství jsem měl pocit, že to vláda myslí vážně. Můžeme se tady bavit a ta čísla dojdou teprve, myslím konkrétní čísla o konkrétních škodách, konkrétních podnicích, konkrétních úrovních srážek, tak aby nedocházelo k nějakým nejasnostem nebo snad i zneužitím té situace, tak se můžeme bavit o tom, jestli uvažovaná částka, o které se hovoří a kterou je snad možná i ochoten pan ministr financí, pravda, se skřípěním zubů uvolnit, je dostatečná, nebo ne. V minulých dobách, když docházelo k podobným kompenzacím, nikdy nedošlo ke stoprocentní úhradě újmy, ale mějme na paměti to, že zemědělec ať už velký, střední, nebo malý je dnes téměř ohroženým druhem a že navzdory tomu, že ekonomická situace v tomto státě je zatím aspoň se to tvrdí poměrně solidní, jsme ve fázi, kdy je růst, tak toho zemědělství se to příliš netýká.

Není to žádná pravda. Tak jak kdo prokáže konkrétní škodu, ať už to bude velký, střední, nebo malý zemědělec, takovým způsobem ministerstvo tu věc věříme zúřaduje. Budeme navzdory tomu, že je předvolební období a že budeme rozběhnutí po svých regionech a budeme, jak se říká, vést onu horkou fázi kampaně, budeme také velmi pečlivě sledovat, jestli vláda tu záležitost bere vážně, jestli finanční prostředky, které budou uvolněny, budou uvolněny dostatečně rychle, aby těm, kteří jsou nejpostiženější, těm podnikům, které jsou nejpostiženější, pomohla se založením nové úrody a s nákupem případně i objemných či jadrných krmiv pro živočišnou výrobu, tak aby nadcházející zimní krmné období ty podniky přežily bez vážnější úhony. Nejhorší by bylo, kdyby právě v živočišné výrobě, která se, zdá se, začíná nadechovat k určitému rozvoji, tak právě tato situace způsobila, že se vrátíme o několik roků nazpět a že by znovu došlo k rušení chovů, k likvidaci stád zejména hovězího dobytka neboli skotu, kde to znovunastartování je daleko obtížnější. V této chvíli si dovolím nenavrhovat žádné usnesení, protože z řeči pana ministra je patrné, že bere tu věc velmi vážně, a rád bych tedy, abychom maximálně protože máme zemědělský výbor svolaný i na toto téma vedle tématu rozdílné kvality na příští týden do Kraje Vysočina, do Jihlavy, tak abychom v té Jihlavě jako výbor, který to bude zcela určitě projednávat, dostali už možná nějaké konkrétnější údaje nebo informace o vývoji v té situaci.

Výkyv počasí, který způsobuje tyto trable, není jenom v České republice. Je v určité části Evropy nebo i jiných kontinentů.

V tom smyslu hovořím o spotřebitelích, o zákazníkovi. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já mám všechny zuby. Kdybych jako ministr financí měl skřípat zuby při každém požadavku na státní rozpočet, tak už mám jenom dásně.

Je to rozhodnutí vlády, ministr financí se podle něj bude řídit. Prostředků v letošním rozpočtu je málo, v příštím rozpočtu záleží na tom, na co je rozpustíme. Požadavek není konkretizován, nevím, kolik to bude, ale tuším, že se bude muset vláda rozhodnout, jaká je priorita. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Faltýnek. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, já bych tady k tomu tématu uvedl spíše pár technických záležitostí.

Mám nyní nějaké konkrétní informace přímo od zemědělců, kdy v současné době se de facto a už to tady říkal pan ministr Jurečka sčítají škody.

Je snaha samozřejmě, aby se objektivně podle srážek a výnosů stanovily katastry, kde tato ztráta byla způsobena nebo realizována. Ale tady upozorňuji, že tehdy tím katastrofálním suchem byly postiženy pouze krmné plodiny a kukuřice, protože to přišlo pozdě, a tráva, kdežto v letošním roce bohužel to mělo dopad i na obiloviny, řepku, brambory.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Kučera řádně přihlášený do rozpravy.